To jsme to dopracovali!

To je opravdu neuvěřitelná situace.

Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností zejména snížením přímých daní, respektive zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodu zhruba na úroveň minimální mzdy.

Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti rodičů samoživitelů.

Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy.

Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich. Mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu.

To je neuvěřitelné. Vláda se chlubí tím, že posíláte čím dál víc lidí na dávky, místo aby se vláda snažila o to, aby bylo co nejméně lidí na dávkách, aby měli čeští občané dobrou životní úroveň.

Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. To jsou trošku jiné dávky, než které vy posíláte... občany. Příslušné návrhy zákonů jsme předložili již do legislativního procesu, ale opět nám naše zákony tady Fialova vládní pětikoalice blokuje. Takže u nás to nejsou jen slova, u nás jsou to samozřejmě konkrétní činy.

To je neskutečná drzost!

To je šílené. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. Znova to zopakuji jedinou zemí Evropské unie. Takže ten, kdo tady způsobuje hospodářské škody, je právě vláda Petra Fialy.

Okamžitě.

Česká republika, jak jsem říkal, je jedinou zemí Evropské unie, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh.

A české důchodce házíte přes palubu. Že vám není hanba!

No, tak ještě... Lidi to vidí, no. Vy jste prostě ukrajinská vláda, nikoliv vláda pro české občany.